Děkuji za dodržení času. Máme zde další faktické poznámky.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, víte, můj předřečník říkal něco o mistrování.

Tak si představujete zpravodajování? To opravdu ne! Vy důkladní nejste, vám stačí dvě slova, vám stačí politické proklamace. My se zabýváme podstatou věci. Děkuji za dodržení času. Máme zde další dvě faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, mně taky nedá nereagovat na pana Kučeru, prostřednictvím předsedajícího. Já bych se ho zdvořile zeptal, jakým právem kritizoval pana Nachera, a co konkrétně mu tam tedy vadilo? Kde jsou daná jasná pravidla, kolik vět má mít zpravodajská zpráva? Protože to, co tady on řekl, mi také nepřišlo relevantní k tomu, aby měl důvod kritizovat pana Nachera. A jestli má problém se přihlásit do obecné rozpravy, kam není nikdo přihlášen, a přednést tady své připomínky k zákonu nebo k té zpravodajské zprávě, tak ať to udělá. Vždyť mu v tom nikdo... v té diskusi, kterou on říká, že tady nemůže vést na základě toho, že pan Nacher měl dlouhou zpravodajskou zprávu...

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Udělám zpravodajskou zprávu, pak se přihlásím a řeknu to znova, jako zpravodaj vás tím provedu. Takže jako u bláznů tady budu mluvit dvakrát, zaberu dvakrát víc času. Ještě jsem připomněl zkrácení lhůt, protože tady není patřičný pan ministr. A vy evidentně vracíte nějakou situaci, která tady byla. Já jsem byl omluven dneska do 13 hodin. Nevím, že tady nějaký zpravodaj řekl, že si to máme nastudovat sami.

Děkuji za dodržení času a připomenu, že jsme u projednávání návrhu zákona o ochraně spotřebitele. Máme tady další faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Miloslav Janulík. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám žádnou faktickou poznámku. Ale dovolím si přečíst dvě omluvy.

V tuto chvíli konstatuji, že jsme pořád v obecné rozpravě. Nikdo není písemně přihlášen. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele? Ze strany zpravodaje? Je zájem o závěrečné slovo?

Jiný návrh nepadl. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Konstatuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Je tady návrh na odhlášení? Požádám vás, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

Přečtu: Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel v hlasování? Konstatuji, že u hlasování číslo 129 bylo přihlášeno 121 poslanců, 121 bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Je zde ještě nějaký jiný návrh? Hlásí se někdo? Nehlásí.

Nyní budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru, ne garančnímu, to znamená ústavněprávnímu výboru. Všichni víme, o čem budeme hlasovat? Zahajuji hlasování.

Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Konstatuji, že při hlasování číslo 130 bylo přihlášeno 125 poslanců, pro bylo 114, proti 2, zdrželo se 9. Návrh byl přijat.